Dobré dopoledne, dámy a pánové. A to z následujícího důvodu: Co trápí 50 tisíc rodičů? Možná 100 tisíc, protože 50 tisíc dětí bylo odmítnuto k přijetí do mateřských škol. Tato záležitost trápí nejen rodiče, ale následně i obce, které trpí nedostatečnou kapacitou a v posledních letech vynakládaly významné finanční prostředky na výstavbu a rozšíření jejich kapacit. Musí však myslet na udržitelnou kapacitu, nikoli na populační vlnu, a právě zákon o dětských skupinách by mohl vyřešit tento problém, protože na řadu obcí čeká problém další a to je výstavba základních škol.

Kromě obcí se již osvědčila tato záležitost ve firmách, které zprostředkovávají kontakt maminkám s pracovním prostředím a zároveň se snaží udržet si osvědčené a zkušené zaměstnankyně. Nesmíme zapomenout ani na vysoké školy. Fungují již dětské skupiny při vysokých školách, kde mají možnost studující maminky dokončit studium, a samozřejmě je zde prostor i pro vyučující.

Nesmíme zapomenout také na příznivé dopady na českou ekonomiku, a to zvýšení počtu plátců pojištění a daní. Zaslechla jsem zde v projevu paní zpravodajky, že jde o zájmy dítěte. V rodině totiž dochází často k velkým hádkám v momentě, kdy rodina nemá dostatečné množství finančních prostředků. Jestliže bude moci maminka nastoupit do zaměstnání, mohl by se tento problém vyřešit. Protože víme, budeli spokojená maminka, bude spokojené i dítě a samozřejmě tatínek a celá rodina.

Budeme navrhovat, aby poskytovateli byly také spolky, a to z toho důvodu, že řada mateřských center, která, v uvozovkách, vytrhla obcím trn z paty a sanovala péči a nedostatečnou kapacitu v mateřských školách.

Děkuji. První je paní poslankyně Putnová a potom pan poslanec Opálka. Prosím, paní poslankyně, máte dvě minuty. Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Chtěla bych reagovat na poznámku paní zpravodajky, která sdělila, že dětské skupiny jsou náhradou mateřských škol. Nikoli, není tomu tak.

Je to dětská skupina, která funguje při Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně. Možná je to náhoda, že děkankou této fakulty je žena. Každopádně chci sdělit několik základních statistik, které vám pomohou při rozhodování. Je to dětská skupina, která disponuje 8 místy, které sdílí 67 dětí. Probíhá elektronická registrace, která umožňuje, aby si rodiče předem objednali hlídání v době, kdy budou potřebovat. Využívají to jak studentky, tak to využívají učitelé naší univerzity a musím říct, že jsou s tím jenom nejlepší zkušenosti. Pojďme se podívat na to, co se osvědčilo, a umožněme, aby v rámci nabídky předškolního vzdělání, předškolní péče se vytvářely i nové, moderní, progresivní formy. Děkuji za pozornost. Další faktická poznámka je pro pana poslance Opálku. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já jen abychom nežili v nějaké idealistické představě, že to bude řešit zaměstnanost matek. Víte, tady je 3/4 milionu lidí, kteří hledají nebo méně hledají práci, a určitě na každou maminku nečeká zaměstnavatel. Řeší spíše svoji situaci tím, že jsou na rodičovské dovolené. Problém chápu tak, že je výhodný pro ty zaměstnavatele, kteří kvalifikovanou pracovní sílu potřebují, a to je odvětví velmi úzce vymezené. Nemysleme si, že budeme řešit ekonomickou situaci rodin plošně. Jedná se opravdu o užší skupinu kvalifikovaných či nedostatkových pracovníků a to rozhodně neřeší problém všech. Také děkuji. Nyní má slovo řádně přihlášená paní poslankyně Maxová. Po ní vystoupí paní poslankyně Hnyková. Musím nejprve reagovat na pana poslance Opálku, protože si myslím, že i byť by to řešilo jenom malé množství pracovních míst, každá myšlenka by měla být přijímaná kladně. Dnes nám vláda předkládá návrh o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Zmíněný zákon si klade za cíl rozšířit dosud existující škálu služeb péče o předškolní děti a současně i vytvořit podmínky pro možný dřívější návrat rodičů malých dětí do pracovního procesu a na trh práce. Dle mého názoru se jedná o pozitivní krok, který byl rovněž vzhledem k současné situaci nezbytný a nevyhnutelný.